Děkuji za slovo a jenom stručnou odpověď panu poslanci Michálkovi. Pochopil jsem podstatu toho návrhu, ale odmítám tomu říkat systémová změna.

To je absurdní.

To znamená, jenom abych to pochopil správně, my v podstatě chceme oddělit způsob, jakým by se pokud beru ten návrh kolegy Michálka, prostřednictvím pana předsedajícího, tak, jak já ho chápu my chceme oddělit to, jakým způsobem se budou strukturovat a vypočítávat platy soudců a státních zástupců a jakým způsobem se budou vypočítávat platy poslanců a senátorů. Jedním způsobem, ten, který je teď, se budou vypočítávat platy soudců a státních zástupců a podle současné ekonomické situace nebo čehosi teď to nesnižuji, jenom jsem to úplně nezachytil se budou vypočítávat platy poslanců a senátorů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Budu reagovat tedy pouze fakticky na předřečníka. Jde o ustanovení § 3, kde v odstavci 3 se navrhuje upravit tu základnu, která je společná jak pro poslance, tak pro soudce. Nedochází tam k odlišení dvou různých režimů.

Ta změna je opravdu pouze ohledně výše základu, nikoliv ohledně absolutní výše platu, je to i potom v důvodové zprávě k tomu návrhu, sněmovní dokument 1523. Pan kolega Válek také ještě jednu faktickou poznámku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Jenom to bych chtěl vědět, jestli to správně chápu. Děkuji. Ale pan kolega Michálek se hlásí ještě k faktické poznámce, potom paní kolegyně Válková.

Jediná věc, která se mění, je, že do budoucna, až budou růst platy, tak se to bude určovat z celé ekonomiky, nikoliv pouze ze státního sektoru, z nepodnikatelského sektoru, jak říká zákon přímo.

Pane poslanče, ještě přečtu omluvu došlou předsedovi Sněmovny.

A nyní máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zdá se, že je výhodou být nahlášen jako jediný do obecné rozpravy, neboť množství předřečníků vyčerpalo většinu věcných argumentů, zejména tedy poukážu na vystoupen kolegy Kalouska, který provedl místo mne ten exkurz do minulosti a vysvětlil, že se jedná o automat, který měl skutečně zabránit politikům v tom, aby sami sobě rozhodovali o platech.

Budu mluvit sám za sebe, nebudu mluvit za klub nebo za ostatní kolegy ze Starostů a nezávislých, ale chtěl bych tady vyjádřit své rozpoložení.

V zásadě je to ale tak, že speciálně poslanci, nejenom politici obecně, ale speciálně poslanci trpí velkou nedůvěrou ze strany občanů v této zemi.

Musím říct, že při takovéto diskusi občana na ulici velmi dobře chápu, protože na ulici je deset milionů obyvatel, od nově narozených až po nejstarší, v různých sociálních situacích a ti všichni chtějí přidat. Ti všichni chtějí přidat. Naprosto přirozeně. Každý zaměstnanec oceňuje svoji práci, věří, že ji odvádí dobře, a chce od svého zaměstnavatele přidat.

To je naprosto přirozené.